Já také děkuji za přednesení pozměňovacích návrhů a nyní pozvu pana předsedu Stanjuru. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem pečlivě poslouchal paní senátorku a s naprostou většinou jsem souhlasil, ale s jednou větou souhlasit nemohu a musím to říct. To se do zákona nedostalo omylem. Ani náhodou. Omylem nebo něco nedomyšleného se může dostat do zákona, pokud se o tom nedebatuje. Vedli jsme velmi živou debatu přesně na toto téma. My jsme byli od začátku proti.

Protože to, že je to špatně, jsme mnozí říkali již před rokem. Já také děkuji. Máte slovo.

Název zákona.

A nyní k odůvodnění.

Lékař vykonávající odborný dohled tak již nebude muset být v základním pracovněprávním vztahu k poskytovateli záchytné služby.

K tomuto pozměňovacímu návrhu bych se rád přihlásil v podrobné rozpravě. Děkuji. Je tady?

Pokud se paní poslankyně stihne přihlásit před ukončením obecné rozpravy z místa, má ještě tu možnost. Prosím, pane ministře.

Takže tam si myslím, že skutečně ty návrhy jsou velmi dobré.

Je to opakovaně kritizováno.

Takže to také považujeme za pozitivní.